V mezidobí Poslanecká sněmovna projednala změny dvou souvisejících zákonů, zákona o ochraně spotřebitele a zákona o obalech v částech, jež upravovaly předložený návrh zákona o dozoru.

Z tohoto důvodu my tento návrh podporujeme. Děkuji. Děkuji. Pokud se již tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení. Ještě v mezidobí vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými kartami.